To je realita.

Co to znamená? V České republice přestanou platit pravidla, která platí ve zbytku světa. Já dostávám kritiku za to, že máme nejtvrdší opatření, a všude se uvolňuje. To ale není opravdu pravda a mě to strašně mrzí. A já vím, proč jsou tam méně tvrdá opatření.

V České republice je. Šest let! Od šesti let musí nosit respirátory. Já jsem rád, že ani předchozí, ani tuto vládu takováhle věc nikdy nenapadla. Ve většině pak od dvanácti let. Ani omylem by ho naši odborníci nedoporučovali. I v opatřeních pro restauraci a jiné občerstvení patří naše opatření mezi nejmírnější a to je potřeba zdůraznit.

My jsme otevírací dobu neomezili.

My jsme takto nikdy kapacitu neomezili.

I za této podmínky smí být na akci jen 25 osob, nebo 500 osob, pokud mají místa k sezení. Prosím, uvědomme si to.

Ještě přísnější je Slovensko. Maximálně 100 lidí na akci. Sto lidí na akci.

Jenom pro ně, všude.

Posilující dávku. Ta pravidla platí pro všechny, kdo tam jedou, nejenom pro jejich občany. My máme základní očkování akceptovatelné devět měsíců. Jediná země v Evropě.

A proč? Počty odpovídají predikcím, a ta opatření, byť nepopulární, byť stresující, a ano, já dostávám ty dopisy, chodím do škol, a ano, uvědomuji si, co musí učitelé zažívat, co řada zaměstnanců, zaměstnavatelů zažívá.

To je to, co jsme si koupili.

Za co já dostávám od odborníků typu kolegy Kubka nejvíc? A co já odpovídám?

To je cíl.

Ale já chci jít dál.

Nikde není zdarma!